Takže solidarita má také nějaké hranice a limity.

No proto, že tam byly nějaké smlouvy. Víte, jaké jsou výrobní náklady dneska? Někde 120.

A potom slyšíme, jak se tam všichni cpou. Tak jste měl svolat mimořádnou valnou hromadu!

A vyvážíme. No od nás.

A proč?

A proč to děláte? Jenom na licence!

Vy stále mluvíte o tom, jak jsme závislí na energiích ano, samozřejmě a k plynu se ještě dostanu.

Situace v plynu je tragická. Nikdo pořádně neví, jestli plyn bude nebo nebude.

To je zřejmě ta pověstná vládní strategická komunikace.

Nebo je to na to, aby ten pán říkal tenhleten může, tenhleten nemůže.

Ano, takže pokud vy říkáte...

To není pravda!

Takže pokud si myslíte, že nějaký stát nechá kleknout vlastní ekonomiku, protože bude pomáhat České republice, tak já vás ubezpečuji, že všichni premiéři a prezidenti každého státu budou bojovat za vlastní zemi a za vlastní občany.